Jsem ráda, že vládě není osud téhle nemocnice lhostejný, a pevně doufám v brzké a kladné vyřešení tohoto problému, protože proti téhle nemocnici hraje čas.

Já vám všem děkuji a nyní budeme pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády. Poprosím pana poslance Jakuba Jandu, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Další 4 miliony metrů čtverečních navíc chtějí podle odhadů investoři v příštích pěti letech zastavět, a to primárně na zemědělské půdě. Tyto sklady zabírají místo plochám, které můžou být použity jako zemědělská pole a dokážou zadržet tisíce litrů vody, konkrétně 3,5 metru krychlového vody na jeden hektar.

Dobré odpoledne.

Problém jsem to nazval proto, že regenerace všech ploch, které tedy nazýváme brownfieldem, je nesmírně nákladná a ta revitalizace je z úhlu pohledu finančního i časového poměrně náročná, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu, a nejsme sami, toto je běžné i v jiných zemích, ať už jsou více, či méně zatíženy dotačními programy, tak podporujeme.

Myslím si, že se shodneme na tom, že to dává smysl.

Ten je rovněž velmi populární, zajímavý.

Děkuji.

Takže nyní dávám slovo poslanci Rakovi Kotenovi, který byl vylosován na druhém místě, k přednesení ústní interpelace na ministra Jana Hamáčka, který je nepřítomen.

Vzhledem k věku pachatelů ale policie odmítla případ dále komentovat. Občanství, etnicitu ani pohlaví zadržených neupřesnili. Rovněž není zatím zřejmé, z jakého trestného činu policie dvojici obvinila. Tyto dohady a neinformování veřejnosti v zájmu politické korektnosti jenom vyvolávají spekulace, kdo je pachatelem, a dostáváme se tak k německému modelu, kde tamní ministr vnitra dokonce zapírá exponenciálně rostoucí trestnou činnost nelegálních migrantů.

Proč není veřejnost v těchto případech odpovídajícím způsobem informována a zamlčují se důležité skutečnosti? Děkuji vám za odpověď.